24.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 102/1.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, dobré odpoledne.

Rovnou řeknu, že je to důležitější novela, než byly školky.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

Když zrušíme praktické školy, to může trvat léta.